My, kolegyně a kolegové, zvláště opoziční poslanci, na tuto ústavní povinnost rezignovat nemůžeme, protože je to naše práce a je to náš úkol, se kterým nás sem voliči pozvali.

Pokud to nezvážíte a máte pocit, že veto je zcela namístě, je fér, kolegové, abych řekl další vývoj. Po dohodě s předsedy Schwarzenbergem, Fialou a svým kolegou Stanjurou si vám dovoluji oznámit, že v takovém případě ještě dnes večer bude mít pan předseda Hamáček žádost o svolání mimořádné schůze se 40 podpisy, kterou pan předseda bude muset na toto téma svolat do deseti dnů, jak praví zákon.

Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik.

Možná, kdybychom ten bod zařadili, tak už ho dávno máme za sebou.

Ale je to záležitost, která se týká celé vládní koalice, nebo přinejmenším jejích dvou největších článků, tedy sociální demokracie a hnutí ANO, a já tam vidím určitý koaliční spor.

Ano, děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nyní pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Člověk má občas pochybnosti, jestli to k něčemu je, ale podle mne je to dobře, že si pak skutečně můžeme přečíst, co kdo řekl.

Tak zkusím připomenout fakt. Zato jsem se v médiích dočetl: Ministryně Válková je autokrat. Autor výroku ministr financí Andrej Babiš. Předminulý týden jsem četl o kritice paní ministryně, kterou v médiích vedla Hana Marvanová, která bezesporu není členkou opoziční strany, i když kdysi byla, to je třeba zase přiznat, že kdysi naší členkou byla. Ani ten není členem skutečně opozičních pravicových stran.

Ale ty jsou nám jasné. Jsou prostě věci, které nemůže náměstek překročit.

Takže připomínám: Ty poslední mediální tři týdny vždycky rozpoutal někdo z vládní koalice. Nikdy to nebyl člen opozice. My jsme vám nabídli, paní ministryně Válková, šanci, abyste nám to řekla, jak to vlastně je, jak to vidíte vy. Takže příště, prosím, nás kritizujte za to, co skutečně řekneme nebo co skutečně uděláme, to je naprosto v pořádku, na takovou kritiku jsme připraveni, jsme případně připraveni potom i obhajovat své kroky, ale nejsem připraven nést odpovědnost za to, že vás kritizuje Hana Marvanová, pan exnáměstek Štern, anebo za to, že váš předseda říká, že jste autokratka. Za to opravdu odpovědnost nést nechci a nemůžu.

Vidím pana předsedu Faltýnka. Dovolte mi, abych ještě přečetl došlé omluvy z dnešního jednání.

Pan předseda Faltýnek se hlásí.